Druhým tématem je změna v institutu kaucí distributorů pohonných hmot jako reakce na nález Ústavního soudu z loňského roku. Cílem této úpravy je ústavně konformním způsobem stanovit nižší kauci při zachování účelu a funkce tohoto opatření. Nově se kromě standardní kauce ve výši 20 mil. korun navrhuje zavést i možnost snížení kauce na základě žádosti distributora pohonných hmot a při splnění předem stanovených podmínek. Tato navrhovaná právní úprava cílí především na menší distributory pohonných hmot, kteří dlouhodobě na tomto trhu působí jako stabilní a nejsou potenciálně rizikoví s ohledem na možné daňové úniky.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, na rozdíl od pana ministra nebudu opakovat svoji řeč z prvého čtení, odkazuji se na ni a na steno.

Nicméně mi dovolte, abych tady na plénu zopakoval, že jako zpravodaj jsem rozpočtový výbor informoval o tom, že vzhledem k tomu, jak několik málo dní před projednáváním tohoto tisku na výboru probíhal a stále probíhá tisk 418, což je rovněž novela zákona o spotřební dani, předložím ve druhém čtení ve sněmovně pozměňující návrhy týkající se spíše problematiky, která je obsažena v tisku 418, ale z dobrých důvodů, z časových důvodů je předložím do tisku 417, protože vláda nás oblažila dvěma návrhy novely spotřební daně, které jsou souběžně v legislativním procesu. Tento závazek jsem splnil. Odůvodnění těchto pozměňujících návrhů přednesu v obecné rozpravě, abych nezneužíval svoji pozici zpravodaje.

Je to jedno? Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Táži se, zda je tady pan zpravodaj hospodářského výboru. Nikde ho nevidím. Takže se táži členů hospodářského výboru, kdo by zastoupil pana poslance Klašku a přednesl to, jak zde byl tento návrh projednáván.

Ještě jednou zopakuji svou žádost, aby přišel nějaký zástupce hospodářského výboru, který by přednesl a informoval nás o tom, jakým způsobem byl tento vládní návrh projednáván.

Máte slovo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Klašky a po obecné a podrobné rozpravě: 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 417 ve znění předloženého vládního návrhu zákona; 2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; 3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; 4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Děkuji, že jste se toho úkolu zhostil se ctí, pane poslanče. A nyní otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem dám slovo panu předsedovi Kalouskovi. Připraví se pan poslanec Adam. Já se pokusím být co nejstručnější. Předložil jsem, kolegyně a kolegové, dva pozměňující návrhy, z nichž ten první pokládám za naprosto nezbytný pro soulad našeho právního řádu s právem Evropské unie. Ten druhý pokládám za nezbytný vzhledem ke konkurenčnímu prostředí v oblasti biopaliv, ale jakékoliv konkurenční prostředí je samozřejmě prospěšné.

Neboť pokud zpravodaj Poslanecké sněmovny, což jsem já, navrhuje zamítnutí tohoto návrhu a zpracovatel tohoto návrhu, což je pan ministr Babiš, veřejně deklaruje ve veřejných sdělovacích prostředcích, že bude hlasovat proti, těžko můžeme hledat důvod, proč by kdokoli z vás, kolegové, měl hlasovat jinak, než bude hlasovat ministr financí a zpravodaj Poslanecké sněmovny.

Což má logické důsledky: příslušné řízení, vratka veřejné podpory, veřejná podpora se musí vrátit, jsou uvaleny sankce, které rovněž musí někdo zaplatit. Odpovídá Česká republika.